Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom, 13. tačka dnevnog reda. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite kolega Periću. Gospodine predsedavajući, jedan kolega iz skupštinske većine je malopre pokušao da objasni kako je ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova nasušna potreba. Čak je naveo određen broj projekata infrastrukturni koji su realizovani ili je realizacija u toku. Ali, mi radikali ne nasedamo na te priče. To uopšte nije sporno. Ne mora čovek da poznaje ministra za građevinarstvo, saobraćaj, infrastrukturu, dovoljno je da pogleda predloge zakona koji dolaze u skupštinsku proceduru i da vidi dinamiku predlaganja izmena i dopuna tog zakona i da zaključi da ministar koji vodi ovo ministarstvo ne gleda duže od metar unapred. Pretpostavljam da gospođa Aleksandra Damjanović ima jedan problem, malo je sada nezgodno što pominjem to ime, ona nema mogućnost da odgovara, ona ima kontinuitet u ovom ministarstvu, od Velimira Ilića, Olivera Dulića, sada gospođe Mihajlović i verovatno je i vama više muka od ovih naglih promena naprečac koje ne daju nikakav rezultat. Pogledajte, pogledajte Bratoljub premostio Drinu sa tunelom, Beograd bliži 50 km. Vi se pitate zašto ja danas već drugi put pominjem ovo i ne zavidim nego mi je čak drago kada čujem da u pojedinim delovima Srbije se otvaraju nove fabrike, grade infrastrukturni objekti, a ovo je mesto gde je sedam godina SNS na vlasti, ni jedan jedini objekat, ne računajući ovaj most, nije urađen, ni jedna fabrika nije još ni na vidiku da se otvori. Ovaj most koji je u građevinskom smislu potpuno završen mnogo bi značio ne samo građanima Ljubovije nego kompletnom tom delu i dve države bi povezao, to je Republika Srpska, Srbija, Bosna i Hercegovina i onda bi sa izgradnjom tunela put do Beograda bio kraći do 50 km. Možda bi nekim investitorima u tom slučaju ova destinacija, kako se to često kaže, bila interesantna i zanimljiva. Glavni krivac zbog čega, ovo je izjavio sadašnji predsednik Republike Srbije pre pune dve godine u Banjaluci, jedini krivac za sada zašto ovo nije u funkciji jeste Zorana Mihajlović, a to je ono kada ona kaže – mi ćemo sada da rešavamo imovinsko-pravne odnose tako što je dovoljno, odnosno ući ćemo u početak gradnje, a biće dovoljno da to rešimo do upotrebne dozvole. Pitanje je da li će to i do tada da se reši, ovo pitanje ako još nije rešeno, onda nisam siguran da bilo šta što ona obeća biće rešeno u nekim predviđenim rokovima. Ne treba da nas ubeđujete kako su infrastrukturni objekti i fabrike našim građanima potrebni. To je zaista činjenica, to je nešto što svaki normalan čovek može samo da poželi. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? (Ne.) Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Sp. Jovanović i Ružica Nikolić. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Hvala. Pre ove malopre ničim izazvane pauze raspravljali smo, evo, malopre smo završili taj deo Zakona o upisu u katastar nepokretnosti, odnosno Predloga zakona. Zamislite, zakon se zove Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodama i kolega koji je govorio pre kaže da smo mi pogrešno u okviru rasprave o ovom zakonu govorili o štrajku u katastru zato što štrajk nije tema zakona. Ja sam samo deo zapisala, sve što nema veze sa katastrom a što je on pominjao, pa samo sada da vam kažem koje bi sve zakone, ministre, trebalo da nam predložite da bismo pratili taj tok. Ovo je samo jedan delić. Znači, trebao bi nam zakon o moravskom koridoru, zakon o obilaznici oko Beograda, zakon o pruzi Jajinci-Mala Krsna, zakon o marširanju sa vešalima, zakon o Đilasovim firmama, zakon o kampovanju u parku, zakon o fašistima iz Dveri itd. Što se nas tiče, potpuno je legitimno govoriti i o ovome u okviru bilo koje tačke dnevnog reda, ali je u najmanju ruku nefer skretati pažnju da poslanici SRS pričaju mimo dnevnog reda zato što pričaju o vama bolnoj temi o štrajku u katastru u okviru Zakona o izmeni Zakona o postupku katastra nepokretnosti. Dakle, ovo sam samo ilustrativno vam stavila do znanja kako vi razmišljate, kakvi su vam aršini i šta za vas znači reč demokratija. Kada je u pitanju ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, ove izmene ništa suštinski ne znače i to je uvek taj problem što vi kada u startu donosite zakone ne razmišljate o tome da treba doneti sveobuhvatan zakon. Ovaj zakon je donet 2014. godine pa ga sada usklađujete 2019. godine sa zakonom koji je donet 2016. godine i to sada po hitnom postupku. Hitnost znači da ako se ovaj zakon najbrže moguće ne donese desiće se ko zna kakve posledice, nekakve katastrofalne, drastične, dramatične itd. Zašto se jednom ne uozbiljite kada predlažete ove zakone? Mi vam stalno skrećemo pažnju da mi ovo ozbiljno radimo i da da vodite računa da na taj način i vi radite. Mi smo takođe kroz naše amandmane, kao što ste vi usklađivali ovaj vaš predlog sa tim zakonom iz 2016. godine, i mi smo našim amandmanima usklađivali samo neku terminologiju, onda vi kažete da to ne utiče na zakon jer je to samo neka šminka, otprilike tako, niste taj izraz upotrebili, a vi ovde šminkate zakon i onda je to zakon o kojem treba ovde da se raspravlja. Dakle, i vi iz Vlade kao i skupštinska većina morate ozbiljnije da pristupite svom poslu, nemojte da živite u oblacima, život je čudo, promene su česte, ljudi sve vide, sve čuju, pa čisto vodite računa. Hvala koleginice Radeta. Izvolite kolega Orliću. Hvala, još jednom. Pošto je, čini mi se u dva navrata, pao i osvrt na ono što sam ja rekao tokom dosadašnje rasprave, vezano za prethodni zakon, mi smo govorili o linijskoj infrastrukturi. U vezi sa tim, ja sam rekao da je neposredna korist koja se očekuje od Predloga zakona da se tu uvede dodatna efikasnost, da se tu učini da ono što je od neposrednog interesa za Republiku Srbiju, i u tom smislu sam rekao da je to važna tema, bude efikasnije, da bude jeftinije i da bude završeno što pre, kako bi bilo na korist građanima Republike Srbije. Ja sam u tom kontekstu pomenuo i auto-put i Moravski koridor, Fruškogorski koridor, različite druge saobraćajnice, zaboravio je predlagač amandmana da pomene i brze pruge i sanaciju različitih drugih pravaca. Kakve to ima veze sa ovim o čemu pričamo? Pa, apsolutno svake. Znači, nije Predlog zakona ni o bilo kakvom štrajku, kao što ni onaj o prostornom planiranju nije bio o legalizaciji. I jedan i drugi tiču se velikih infrastrukturnih projekata. Pet milijardi evra je procenjena vrednost svih ovih važnih projekata o kojima smo govorili i danas. Pošto je predlagač amandmana komentarisao i učešće državne delegacije koju predvodi predsednik Republike Aleksandar Vučić na skupu u Narodnoj Republici Kini, neposredno vezano za ove teme, današnja vest - nadležni ministar, gospođa Mihajlović, potpisala je danas u Pekingu više sporazuma između Srbije i Narodne Republike Kine za realizaciju projekata u drumskom i železničkom saobraćaju. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo o čemu mi pričamo danas, potpisano je. Sa predsednikom "China Road and Bridge Corporation" potpisan je: Protokol o saradnji na projektu Fruškogorskog koridora, dakle, ne treba vam poseban zakon, ovo je dobra stvar; za brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, takođe, bez potrebe da se pravi poseban zakon, još jedna dobra stvar i neposredno u vezi sa temom; Okvirni sporazum o rekonstrukciji i modernizaciji železničkog koridora pruge Beograd-Niš-Preševo, sve do granice sa Severnom Makedonijom; Memorandum o razumevanju i saradnji radi realizacije projekta izgradnje obilaznice oko Beograda, deonica Bubanj Potok-Pančevo, itd, itd, pošto je bilo pitanja šta radimo danas na ove teme, pošto je bilo pitanja koja je svrha odlaska u Narodnu Republiku Kinu. Mi dobre rezultate sa te posete, evo, nismo ni sednicu završili, a već imamo. Dame i gospodo, ovo je danas u Srbiji još jedna realnost, bez potrebe da se ponovo bavimo posebnim zakonima koji su vezani za one što nose vešala, koji su vezani za one što huliganski demoliraju gradilišta u centru Beograda i na Kalemgdanu. Ja sam ih pomenuo isključivo zato što ih je u tom trenutku pomenuo predlagač amandmana o kom smo raspravljali. I da znate, jedan od glavnih razloga frustracije tih ljudi jeste apsolutna politička nemoć. Ti ljudi ovim stvarima, koji su, dakle, apsolutna realnost u Srbiji danas, izgradnji novih auto-puteva, izgradnji brzih saobraćajnica, pa i fabrika, o kojima smo govorili pre minut ili dva, nikada neće moći da priđu ni blizu. Ti ljudi neće moći nikada da se pohvale podatkom, a ova Vlada i vlade koje podržavaju poslanici Srpske napredne stranke mogu, da je od 2014. do 2018. godine izgrađeno 295 kilometara novih auto-puteva u ovoj zemlji, da je asfaltirana trasa auto-puta kroz Grdeličku klisuru dužine preko 26 kilometara, to je Koridor 10, a na Koridoru 11 je pušteno u saobraćaj 40 i više kilometara deonice Ljig-Preljina, 12 km na ipsilon kraku, izgrađen most "Mihajlo Pupin", izgrađen most Ljubovija-Bratunac, o kom smo takođe danas govorili, proširen granični prelaz Batrovci i to je samo jedan segment infrastrukture. Ja vam, dame i gospodo, govorim samo ono što vidim kao najjasnije istaknuto sa ovog kratkog izveštaja pri vrhu jedne strane, a tih strana ima puno. O tim stranama mi možemo da pričamo ceo dan današnji i da nastavimo sutra. To su stvari koje danas Srbija može da priušti, to su stvari koje danas Srbija obezbeđuje, svom narodu i svojoj deci. I to su stvari kojima nikada neće moći da pariraju Đilas, njegov mali bastać, njihovi fašisti iz Dveri i svi ostali koji su pobegli iz Narodne skupštine u park preko puta, i dalje odavde uzimajući i putne troškove i plate i dnevnice i stanove koje im plaća narod u Srbiji. Tim stvarima nikada neće moći da konkurišu, ni tim svojim vešalima, ni premlaćivanjem žena, ni motornim testerama. Ti ljudi su ostali duboko zaglavljeni u prošlosti, dok danas maštaju da su neke 90-te godine, zato što se nadaju da će tako biti malo više šanse za njih i da će ponovo biti mladi i možda lepi kao nekada. Oni su relikti prošlog veka i mračnih vremena u koje Srbija neće da se vraća. Nasuprot njih, Aleksandar Vučić, čovek trećeg milenijuma, koji ove stvari realizuje ovako, i znate šta je dobro, nastaviće da ih realizuje toliko uspešno da ovi fašisti, sa zakonima ili bez njih, u Srbiji nikad šansu imati neće. Hvala, kolega Orliću. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite, koleginice Nikolić. Dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji smo podneli na član 12. glasi da se umesto teksta: "dostavljanje pismenog otpravka odluke" zameni tekstom: "dostavljanje pisanog otpravka odluke", jer pisani i pismeni imaju različito značenje. Zatim, iznela bih nekoliko sugestija na rad APR-a, a vezani su za brisanje iz registra, ukoliko preduzetnik ne dostavi uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik nema neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra i uverenje ili potrebu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik nema neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i slično i ukoliko preduzetnik ne dostavi ova uverenja, APR neće izvršiti brisanje iz registra. Po zakonu, dug preduzetnika prema trećim licima pada na teret fizičkog lica koje je osnovalo preduzetničku radnju. To znači da neizmireni porezi i doprinosi padaju na teret osnivača preduzetničke radnje. Dug preduzetnika nastaje jer preduzetnici nemaju novca da izmire svoje obaveze prema državi, a ovakvim postupkom zatvaranja država ih tera u još veći dug. Na primer, preduzetnik odluči da zatvori radnju, nije plaćao poreze i doprinose nekoliko meseci jer nije imao sredstava, jer nije imao posla, a APR neće da izvrši zatvaranje jer nisu izmireni porezi i doprinosi. Na taj način ih tera u veći dug, jer se na dug obračunavaju i velike poreske kamate. Trebalo bi preduzetniku dozvoliti da zatvori radnju i da se ustanovi dug koji će vlasnik plaćati u nekoliko rata, jer su najveći pokretači privrede mala i srednja preduzeća i preduzetnicima treba dati podsticaj da ne odustaju od preduzetništva, a ne da ih ovim velikim kamatama terate u dužničko ropstvo. Zatim, ono što se dešava na dan kada se predaju završni računi, a često se dešava da sistem u APR padne jer previše korisnika u tom momentu šalje završne račune i u tom slučaju bi trebalo produžiti rok za naredni radni dan ukoliko sistem nije radio više od jednog sata. Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Pa, kako bi mogli gospođo Nikolić, evo da kažem malo mojoj koleginici, recimo u Kragujevcu preduzetnici to da reše, da se obrate Srđanu Milivojeviću, šuraku Radomira Nikolića koji je bio istaknuti član… (Vjerica Radeta: Koji Srđan Milivojević? Onaj Otporaš?) Ne Otporaš, i ovaj se isto zove Srđan Milivojević, bio istaknuti član G17+ u Kruševcu, ali je šurak Radomira Nikolića. Znači, ako vi hoćete da ostvarite pravo a zakon koji smo mi ovde izglasali, odnosno vi, o reprogramu o čemu govori koleginica Nikolić, da bi se neko brisao iz registra i da bi ti ljudi preduzetnici koji su iz raznih razloga, što porodičnih što drugih okolnosti, u nemogućnosti da dalje obavljaju taj posao, a ostao im je neki poreski dug, naravno, da će APR da konstatuje da to nije moguće, zato što postoji taj dug u poreskoj upravi. Međutim, taj gospodin ne da ne poštuje taj zakon, već izrazito bahato određuje u gradu, iz kojeg čak i nije, što je veoma bitno, jer on ne poznaje ni privredne subjekte u gradu na takav način, razrezuje kome šta hoće ili tako. Ima i ona svastika, pominjala je koleginica Radeta, ta je iz Jagodine došla, isto Radomira Nikolića, a ta pumpa prijatelje i zato grad u kojem živim i kojem sam rođena propada, jer vam je takav nesposobnjaković na čelu gradske vlasti. Što se tiče ovog amandmana i veoma bitno pitanje, gospodine Đorđeviću, to je pitanje usaglašavanja evidencije iz APR-a, Agencije za privredne registre i obaveze koju su oni imali i nadležni organi vezano za rok koji je istekao 31. januara ove godine, a tiče se evidencije stvarnih vlasnika. Mene sad zanima – da li ste upoznati sa time, da li je taj posao uspešno završen, zakon je izglasan u junu prošle godine, dakle rok je bio do kraja januara ove godine da se izvrši evidencija stvarnih vlasnika? Zašto potenciram to? Upravo iz razloga što ste i vi suočeni sa time da kod ovih koji ne prisustvuju sednicama Skupštine u svim tim strukturama, video je sa kakvim se mahinacijama sve bavio Vuk Jeremić, i onda nemojte da vas začudi ako on ima još neka, pored ovog svog borda prevaranata, još neko privredno društvo koje je povezano sa njim. Da li ste uspeli, dakle, da, to bi bilo građanima i svim regularnim privrednim subjektima važno, da izvršite evidenciju da li su vlasnici pojedinih privrednih društava stvarni vlasnici? Da li ste to uradili sa Upravom za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije? Jer, ako niste ukrstili sve te podatke iz APR-a i ove iz evidencije vlasničkog kapitala i iz Uprave za pranje novca, onda nemojte da nam pričate da je borba protiv korupcije u zamahu. Jel, znate, sve to mora da bude jasno definisano. U normalnim, razvijenim zemljama prvo će da vas pitaju za poreklo kapitala, pa tek onda možda za to kaka ćete neke obaveze da izmirite. Naravno, i to im je bitno da svako svoje poreske i druge obaveze prema državi, prema jedinici lokalne samouprave na vreme izmiruje. Ali, to poreklo kapitala, pa znate, vi time, i vi putujete, gospodine Marinkoviću, u razne zemlje i znate da to štiti suverenitet jedne zemlje. Nekontrolisani upliv kapitala, raznorazna privredna društva, otkud mi znamo koga su oni, recimo, doveli, koga su šiptarski teroristi pod imenom tog i tog poslali da peru pare od droge i od tih narko kartela? Zato je veoma važno da nam nadležni državni organi, pa i ministri, kažu, izađu sa tim podacima da li je to konačno bilo moguće da se reši i da li je izvršena stvarna provera toga, jer u suprotnom onda će moći svako da vršlja kako god hoće. Kad neko dođe mi smo, dakle, za to potpuno da se liberalizuje zapošljavanje stranaca, o tome smo pričali juče i danas, ali da li je u pitanju naš rezident ili je strani kad on dođe u Agenciju za privredne registre, on mora da donese samo određenu dokumentaciju i po nekoj logici stvari za tri ili za pet radnih dana, uglavnom te službe to dobro rade i zaista su efikasni, izdaje se rešenje o upisu u privredni registar. A šta se iza toga krije, e to je sad pitanje za sve ove o kojima sam pričala u izlaganju po ovom amandmanu. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić, Nemanja Šarović, Petar Petrović, Petar Jojić i Aleksandar Šešelj. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Ovo je Predlog zakona, kako nam je napisano u obrazloženju, podnet po nalogu Svetske banke i mi se prosto ježimo više na ovaj vaš poslušnički stav, šta god vam ko zatraži iz belog sveta, vi izvolite, evo zakon, evo predlog zakona, a što taj zakon nema veze sa realnošću, što nema veze sa primenljivošću u Republici Srbiji, što je to u koliziji sa nekim drugim našim propisima, Ustavom često, vas to jednostavno nije briga. Ove dopune, odnosno izmene su zaista čisto onako nešto reda radi, ništa suštinski, pa ste onda reda radi i menjali naslov, pa je Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisan u registar, dodato i – stvarima i pravima, kao da nešto sada to suštinski menja. Kako je to moglo sve ove godine od kada je taj zakon donet 2003. godine, nema potrebe da sve što je predmet zakona da bude napisano u samom naslovu. Ne mora naslov biti tako opisan, ali je interesantno vaše obrazloženje, vi ne prihvatate amandman i onda objašnjavate da je Predlog zakona, dopunjuje se naziv zakona i dodaje se ova reč koja se dodaje, i vama je to obrazloženje zbog čega amandman ne prihvatate. Mi kažemo, eto, baš iz tog razloga treba da prihvatite. Rekli smo vam više puta, probajte nekada da nam se suprostavite argumentima, a ne nekom praznom pričom, kao što ste ovde u obrazloženju napisali da je jedan od zahteva Svetske banke koji bi doveo do boljeg pozicioniranja Republike Srbije, zahtev da se predmet zaloge i obezbeđeno potraživanje opišu tako da budu odredivi, bez preciznog navođenja podataka o svakom predmetu i svakom potraživanju, čime se delimično odstupa od do sada važećeg načela specijalnosti. Dakle, gospodo pravnici, ne moram ponovo da vam čitam, ali ovo je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i što vi sebi dozvoljavate da vi napišete sve što vam padne na pamet, i da li onda mislite da se ovo ne čita, da ovo ne ostaje i u trajnim arhivama, to prosto nije normalno. Dakle, mi nećemo glasati za ove vaše izmene.

Dame i gospodo narodni poslanici, valjda nas život uči da ni jedan zakon nije savršen i on kada uđe u primenu, pokazuje neke svoje nedostatke. Druga stvar, valjda i civilizacijski napredujemo, pa se ukazuje potreba da se određeni zakoni promene, odnosno prilagode činjeničnom stanju. Ovde posebno, što se uvek pojavljuje jedan otpor, ako je neko od međunarodnih finansijskih institucija, u najboljoj meri predložio nešto Vladi Republike Srbije da neki problem reši u nekom zakonu, uvek se postavlja, da kažem, ta sumnjičavost, da se sve to radi u interesu bankarskog sektora, kao da su banke jedini poverioci kojih ima u državi. Slažem se da su možda najveći broj banke, ali i svi koji se bave nekom određenom delatnošću, prilikom svog poslovnog odnosa i nastanka dužničko poverilačkog odnosa traže određene garancije da će za njihovu robu ili usluge koje isporučuju to isto da bude plaćeno. Zbog toga se traži ovim zakonom da se precizno utvrdi šta je predmet zaloge, njegov opis i na taj način da onaj koji vrši robu ili promet robe ili usluga, a traži garanciju koja neće biti menica, koja je često nenaplativa, znači da do detalja bude upoznat sa tim šta mu se daje u zalogu kao garancija. Ja tu ne vidim ništa sporno u ovom delu, ne vidim taj određen otpor, zakoni se primenjuju, pokazuju svoje nedostatke. Meni samo još uvek nije jasno odakle tolika žal za zakonima iz 2003. godine, zašto se zakoni iz 2003. godine menjaju, postavlja se to pitanje, kada dobro znamo kakav režim i po čijem nalogu su takvi zakoni osnovni, 2003. godine doneti? Hvala, kolega Arsiću. Izvolite, koleginice Radeta. Da, povreda Poslovnika, člana koji govori o pravu na repliku. Zaista ste bez ikakvog razloga malopre dali repliku. Ja, kada sam govorila, niti sam pomenula nekog ni imenom ni prezimenom, niti sam pomenula poslaničku grupu, niti sam pomenula čoveka trećeg milenijuma, nikoga zbog koga bi trebalo da date repliku. Govorila sam o Svetskoj banci, to ovaj čovek nije. Govorila sam o pravnicima, to ovaj čovek nije. Govorila sam o režimu koji je 2003. godine doneo zakon, ne znam šta ima s tim, zaista. Ali, mi nismo rekli da mi imamo neki žal za zakonom iz 2003. godine, mi smo rekli da je nama nedopustivo da se ovi iz Vlade igraju sa predlozima zakona, da kada kome padne napamet, kada ko dobije nalog iz nekog tamo belog sveta, onda evo ga, menjaj jedan član, dva i po člana, tri člana. Mi kažemo, jel nije dobar zakon, izvolite kompletno nov predlog. To smo rekli i za ovaj zakon, ali kolega koji se poistovetio sa Svetskom bankom, sa pravnicima, sa bivšim režimom, očigledno nije ništa slušao, pa nije ni čuo da smo rekli, predložite nov zakon, kanite se izmena i dopuna zakona. I, vi ste u pravu. Naravno, ne može da se poistoveti sa Svetskom bankom, ali može sa predstavnikom vladajuće većine, i sami ste to rekli da ste pomenuli i Vladu i… (Vjerica Radeta: Ni ti me ne slušaš. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje, a i u demokratskom duhu u kojem radimo, naravno ima pravo. [[Vjerica Radeta: Prejeo si se na pauzi, pa sada ne slušaš.]] Nažalost, nisam ručao. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu u glasanje? (Vjerica Radeta: Ne.) Ne. Hvala. Izvolite. Član 107. Poslovnika, dostojanstvo Narodne skupštine. Pa, ne menja Vlada zakone, oni mogu da predlože. Zakone menja Narodna skupština, i neka mi kaže jedan poslanik da mu je neko nešto naredio iz Svetske banke, da mora da glasa za ovaj zakon. Evo, ja tvrdim da nikome nije naređeno. Znači, to je stvar narodnih poslanika, i njihovog ubeđenja. Sada, da li je to dobro za građane i državu ili nije, ali niko nije naredio nijednom poslaniku za koji će zakon da glasa za, za koji će protiv. To je isključivo na savesti narodnih poslanika. Dešavalo se da poslanici koji pripadaju poslaničkoj grupi SNS smatraju da neki zakoni nisu u skladu sa njihovim shvatanjem ispravnosti. Glasali su protiv, i niko im ništa nije rekao. Tako da, nemojte da narušavate dostojanstvo Narodne skupštine i integritet narodnih poslanika, oni su nosioci suvereniteta građana i to pravo niko ne može da im ospori, ni jedna politička stranka. Zato i jesu ukinuti imperativni mandati, da bi narodni poslanik po svojoj slobodnoj volji savesti donosio odluke kako će da glasa. Ja sam se stvarno trudio i trudim se da nikako ne urušim integritet bilo kog narodnog poslanika. Ne želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje, hvala vam zbog toga. Izvolite. Sada kada bi se otvorila ovde diskusija i kada bi bio i gospodin Martinović inspirisan i gospođa Radeta i tu Sreto Perić, koga ima od pravnika, da govore o Založnom pravu, svašta bismo mogli da čujemo iz prakse, a i njihova različita tumačenja. Ovo što vi radite izmenom ovog zakona je nešto što nije u korist ni zalogoprimcu, ni onome ko je dužnik, iz prostog razloga što izvršne sudske presude koje bi se primenile i koje se primenjuju u postupku kada je upisana ta zaloga, ne idu u prilog, uglavnom, onima koji su dugo čekali na rešavanje nekog spora. Mi smo protiv bilo čega što može da se reši na drugačiji način, nego da se pojavljuje izvršitelj i što državni, što javni izvršitelji i da se otima nečija imovina. Ovde u ovom zakonu stoji da to što je predmet Založnog prava, može da se oglasi i da se proda način na koji se licitira i zaista je žalosno da danas u zemlji Srbiji postoji jedan sajt da reklamira naziv, dakle, samo jedna prepoznatljiva reč koja je uobičajena i u narodu kada nekome kaže da mu se ta imovina tako rasprodaje, gde se reklamira, evo bud-zašto, u 30, 40% cene kupite kuću, plac, nešto drugo što je predmet založnog prava, a založno pravo je i hipoteka nad određenom stvari, odnosno na onim što taj poverilac traži. I, sad se postavlja pitanje - kako to da se izbegne i kako da ubrzamo rad sudova u parničnim postupcima gde ljudi ne mogu da ostvare svoja prava dugi niz godina, gde se jednostavno opstrukcijom od strane, uglavnom, sudija koje pripadaju ovom žutom korpusu, jer su imenovani u to vreme, sada ove nove generacije što dolaze i koji su stupili na sudijske dužnosti, ako opravdaju, to ćemo videti u budućnosti poverenje koje im je dato.

Šta će jedan običan čovek koji ide kod advokata, njega moli, advokat pokušava to da reši, jedna strana opstruiše, pa se ne pojavljuje. U tom smislu, vi treba da razmišljate kako da se ne držite samo, kao što reče koleginica – puko direktive EU da bi se doneo taj neki zakon, i da bi se predmet zaloge koja se upisuju u Registar proširio pojmovno, u smislu - šta je to sve još, o čemu govori ovaj član o kome ja pričam, već da poboljšate efikasnost i da utičete svojim autoritetom na organe vlasti da oni rade svoj posao kako treba. Izvolite. Običan čovek sa kojim smo se upravo dotakli, zaista i jeste u fokusu našeg interesovanja i predstavlja osnov naše motivacije da se bavimo zakonima poput ovog koji je predložen. Dakle, građani Srbije i njegove potrebe. Rečeno je ovde da je predlog zakona definisan zato što to zahteva Svetska banka. Da budemo do kraja precizni, nije uopšte reč o bilo kakvom zahtevu, reč je o jednoj od stvari koje zbog i za potrebe napredovanja Srbije na „Duing biznis listi“, a „Duing biznis lista“ formira Svetska banka. Mi želimo da uredimo na drugačiji način, da bi kao neposrednu posledicu imali dalje napredovanje Srbiji na toj „Duing biznis listi“ Podsećam da je pre nekoliko godina bukvalno stupanjem na scenu, da tako kažem, onih vlada koje podržava SNS, počeo i značajan dramatičan napredak Srbije na toj Duing biznis listi. Mislim da smo krenuli sa pozicije negde oko rednog broja 100 i za nekoliko godina uspeli da napredujemo za više od 50 mesta. To je jako važno. Mi smo, sprovodeći reforme u našoj zemlji uspeli da napredujemo iz godine u godinu, preko 50 mesta. To je ozbiljan rezultat i to je važan podvig, da bismo se krajem prošle godine susreli sa činjenicom da i pored toga što mi napredujemo, neke stvari moramo da radimo brže. Neke reforme mi sprovodimo ali treba da uradimo još brže sve ono što planiramo, kako bi to stiglo da bude konstatovano za objavljivanje novih izveštaja poput ovog Duing biznis. Takođe, suočavamo se sa činjenicom da rade i druge zemlje. Dakle, i oni se trude da napreduju i samo zbog toga što je neko ubacio u petu ili šestu brzinu, mi i dalje radimo dobre stvari, ali rizikujemo da na toj Duing biznis listi izgubimo mesto. Dakle, naš je jasan cilj, nedvosmislen cilj da napredujemo bolje, da napredujemo brže nego do sada, iako smo i do sada još jednom odradili sjajan posao. Ova preporuka se neposredno tiče ovoga što je citirano iz obrazloženja, potrebe da se stvori jedinstveni pravni okvir u konkretno ovoj oblasti. Dolazimo do našeg običnog čoveka. Zašto je za njega važno kako se država kotira na toj listi? Zato što to posmatraju investitori. Zato što svi oni koji dolaze ovde otvaraju fabrike, čime se neposredno obezbeđuje radno mesto za tog običnog čoveka. Plata za onoga ko je nije imao, hleb na stolu ali i prilika da nečija deca imaju i udžbenike i patike i druge stvari koje čine život zaista, da te stvari obezbedimo. Jedan od pravih načina je da sebi obezbedimo, odnosno da Srbiji obezbedimo što bolji plasman na ovoj listi. Ovu listu posmatraju investitori iz Evrope, ali i iz celog sveta, ali jedna od sjajnih stvari koju bih želeo da podelim i sa vama, dame i gospodo narodni poslanici, a i sa građanima Srbije, danas je Srbija zvanično država koja ima najbolju saradnju sa Narodnom Republikom Kinom kada je reč, između ostalog, i o investicijama od svih država jugoistočne Evrope. Na to možemo da budemo ponosni. Sa razlogom ponosni i to je jedno od neposrednih posledica ozbiljnog posla koji za ovu državu obavlja predsednik Republike Aleksandar Vučić, naše Vlade, pa i mi iz Narodne skupštine dajemo neki svoj mali doprinos, između ostalog, i radeći na onim rešenjima koja našu zemlju čine konkurentnijom a to je između ostalog i ovaj zakon. Izvolite. Po amandmanu se javljam i da se nadovežem na diskusiju mog kolege Vladimira Orlića i na sve ovo što je govorio o investicijama i njihovom značaju za razvoj naše zemlje i za nova radna mesta i za ono što jeste i strateški cilj i plan i sve ono za šta se mi kao vladajuće većina i borimo ovih nekoliko prethodnih godina. To je upravo za običnog čoveka, za njegovo blagostanje, za mogućnost da svaki čovek, svaka porodica ima mogućnost da radi, da dobro zarađuje, da ima jednake uslove pri zapošljavanju, ali i da stvorimo jedan dobar poslovni ambijent gde će naša država i naša javna administracija biti efikasna, biti efektivna i stvoriti najbolje moguće uslove za privatne investitore, kako male tako i velike. Mi investitore i lepo ste to, kolega Arsiću, rekli malopre, ne delimo ni na domaće ni na strane, ni na male ni na velike, nama je svaki investitor važan. Svako radno mesto je važno, svaka kompanija, svako preduzeće, da li otvorilo pet radnih mesta, deset, pedeset ili hiljadu radnih mesta, koje CTF otvoriti u Pančevu ili investicija od milijardu dolara koju će realizovati kineski „Ling Long“ u Zrenjaninu, isto nam je važno i za svako radno mesto, za svaku investiciju se borimo, kao i možda neki krojač ili tekstilna fabrikica iz Turske koja će zaposliti ovde 20, 30 ili 50 ljudi. Zašto nam je to važno? Zato što nam je upravo važan taj običan čovek u Srbiji, važan nam je svaki student, svaki mladi čovek koji pohađa srednju stručnu školu kojem želimo da obezbedimo mogućnost da se zaposli u svojoj struci. Dualnim obrazovanjem takođe i to je, koleginice Radeta, jedan od jako, jako značajnih i važnih alata da koordinišemo rad privrede i našeg obrazovanja, da ga usaglasimo, da ne radimo kao što je to rađeno prethodnih godina bez ikakve strategije, bez ikakve vizije, da školujemo desetine, stotine, hiljade kadrova koji nikada neće imati priliku da se zaposle i samo zato što oni koji su vodili resorna ministarstva nisu radili svoj posao, zato što ih nije interesovalo u stvari, upravo taj običan čovek, taj naš mladi čovek koji treba sutra da se zaposli, koji treba da prima dobru platu, treba da zasnuje porodicu ovde, da ostane u ovoj Srbiji. Cilj predsednika Vučića i nas ovde koji predstavljamo vladajuću većinu nije ekonomski rast i razvoj ekonomije, nova radna mesta zbog ekonomskog rasta, nego zbog toga da nas ima više, da pospešimo naše demografske karakteristike, da ojačamo Srbiju, a Srbija može da bude ojačana samo na način da za narednih 20, 30, 40 godina nas bude ovde 10 miliona. Ja ću vas podsetiti da je Izrael država koja može da nam bude u mnogim, mnogim aspektima uzor. Godine 1948. kada su dobili svoju nezavisnost imala 500 hiljada stanovnika, sada ta država ima 10 miliona i jedna je od najrazvijenijih, najbogatijih država i vojno najsnažnijih država na svetu. Srbija ima desetine, stotine puta više potencijala. Ima potencijala u prirodnim resursima, ima sjajnu geo-političku poziciju. Ono što je najbitnije, Srbija ima ljude, ima dobre kvalitetne ljude, ima vredne ljude, ima kvalifikovanu radnu snagu, ima visoko obrazovane ljude koji mogu da se prilagode četvrtoj industrijskoj revoluciji, koji mogu da se prilagode tome da u Srbiji stvaramo više od milijardu evra od informacionih tehnologija i rada u preduzećima koji se bave informacionim tehnologijama. Možemo da stvaramo, kao što to i radimo, više od milijardu evra u oblasti turizma i da razvijamo one grane koje nisu radno intenzivne, ali isto tako za razliku od onih koji nam se smeju i koji nipodaštavaju one koji kažu – motaju kablove; nama je bitno svako radno mesto i znamo da je važno za građanina i za svaku porodicu u Surdulici, Vladičinom Hanu, Pirotu, nerazvijenim delovima Srbije, Krupnju gde je predsednik Vučić otvorio fabriku u kojoj radi 500 ljudi, tekstilnu. Važna je i ta plata početna i od 300 i 400 evra zato što cela porodica od te plate može da živi i ako se zarađuje 300 i 400 sutra ako se kompanija razvija može da se zaradi 800, 900 i 1000. Možemo da dođemo do nekog proseka koji naša država i naši građani zaslužuju, a to je prosek zemalja centralne jugoistočne Evrope, Višegradske grupe. Ja se naravno kao narodni poslanik zalažem za još veću i bližu saradnju sa zemljama Višegradske grupe zato što su to zemlje koje beleže odličan privredni rast, koje su odlično razvile svoju privredu i mi možemo da budemo isto tako vrlo brzo na njihovom nivou. Podsetiću vas i time ću završiti da nikada ne zaboravimo ovo što je i kolega Veroljub Arsić rekao, sa 157. mesta na rang listi, Duing biznis listi, mi smo danas na 11. mestu i da u 2018. godini Srbija je imala tri i po milijarde evra stranih direktnih investicija. Ceo region zapadnog Balkana, plus Hrvatska koja je članica EU je imala 3,35 milijardi i neko će nam reći da to nije uspeh i neko će nam reći da ne valja to što radimo. Neko će nam, kao što ovi danas idu i upadaju na gradilišta ovde u Beogradu, misleći da će to podržati građani Republike Srbije, to nije politika, to građani ne podržavaju i to istraživanja javnog mnjenja u proteklih nekoliko dana i pokazuju. Srbija će i dalje ostati na putu ekonomskih reformi, političkih reformi i radna mesta će biti ono što će biti fokus politike i predsednika Republike i Vlade i, naravno, naše većine u parlamentu. Moram slobodno da kažem i složio bih se sa nekim kolegama, da oni koji bi da ruše, da oni koji bi da opkoljavaju i ugrožavaju rad kako privatnih, tako i državnih kompanija i ovde u Beogradu i širom Srbije, da im to neće biti dozvoljeno, zato što to narod Srbije ne želi, zato što narod i građani Srbije žele da se Srbija razvija i mnogo je lepo i moraju svi i ovi iz opozicije da priznaju da je mnogo lepo kada vidite stotine gradilišta i stotine bagera ovde u Beogradu. To je Srbija koju smo mi napravili. To je Srbija koju očekuje rast i koju očekuje prava budućnost u narednim godinama, budućnost u EU i budućnost zemlje koja je ekonomski razvijena, koja je vojno razvijena, koja ima dobro naoružanje, koja ima jake odbrambene snage, koja može da odbrani svoj teritorijalni integritet i suverenitet, zemlja koja želi sa svima da sarađuje. Takođe, naravno, koristim priliku i da čestitam nekim ministrima danas koji su u Kini potpisali jako velike ugovore, pa i ona ministarka o kojoj je danas bilo mnogo, mnogo reči u negativnom kontekstu, danas je potpisala ugovor o obilaznici u Beogradu. To je ono što, u svakom slučaju, predstavlja naš rad svih ovde, konkretan rezultat. Svi ovi drugi koji kritikuju koji pričaju, narod je to prozreo, više to apsolutno niti ko želi da sluša, niti ko želi da glasa. Ljudi žele da glasaju za konkretnu politiku, za ljude koji čuvaju nacionalni interes, za lidere, za ljude koji su državnici. To smo mi, to je predsednik Aleksandar Vučić, to je naša vladajuća koalicija.

U ukupnom rangu je, čini mi se, po poslednjem podatku negde 48, ali kada se pogledaju pojedinačne kategorije, građevinske dozvole, tu smo 11. na svetu. Dakle, to je tačno. I, naravno, ima veze sa ovim stvarima o kojima smo pričali danas. Dakle, ne stoji Srbija, kada se pogledaju svetski okviri i svetska praksa, loše po tom pitanju. Naprotiv, mi zaista jesmo 11. na svetu po mišljenju Svetske banke i ove liste. Druga stvar koju ste napomenuli, ja smatram da je dosta važnija. Šta je ono što činimo za Srbiju danas i šta je ono što možemo da očekujemo u perspektivi? Upravo sastanak u Narodnoj Republici Kini, dakle, važan skup za našu zemlju, državnu delegaciju lično predvodi Aleksandar Vučić i jedna od glavnih tema jeste upravo i ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči. Pre dan ili dva o tome je govorio i ministar gospodin Mali, mislim upravo u ovoj sali ovde. Po onome što mi očekujemo od tog objekta i tog programa, to bi moglo da ugrubo iznosi oko hiljadu različitih firmi i to bi moglo da iznosi ugrubo oko 10 hiljada novih radnih mesta. I nazovite ovu procenu optimističkom, neka se ispuni samo u delu, pa to će biti fantastično. Nek se ispuni samo u delu, to će za našu državu biti dragoceno i upravo za tog običnog čoveka o kome ste govorili i vi i gospođa Radeta i gospođa Jovanović. To je važno i to su stvari koje ja smatram potpuno realnim. Šta mi je dokaz, šta smatram zalogom da je to nešto što će Srbija uspeti da dostigne? Pa sve ono što smo već napravili. Sećate se sigurno svi koliko su se smejali, koliko su podrugljivo dobacivali na naše priče o planovima, vezano i za Železaru i za Bor, ovi pripadnici bivšeg režima, koji se ni sada, koliko vidim, ne nalaze u sali, nego tamo muve love verovatno po parkovima i šumama. Nije bitno šta oni rade. Dakle, mi smo uspeli u Bor da dovedemo investiciju 1,6 milijardi vrednu. Mi smo uspeli da spasemo kompletan kraj u okolini Smedereva. I to smo uradili, zaista, zahvaljujući dobrom razumevanju, sluhu naših kineskih partnera, ali mnogo važnije, zahvaljujući odgovornom radu i sposobnosti da se pronađu rešenja za Srbiju korisna, od strane Aleksandra Vučića, naravno, od strane Vlade koju podržava i koju sa ponosom, moram da dodam, podržava, između ostalih, i SNS.

Ja ću samo kratko, na konto govora kolege Orlića. Usaglasili smo se da u skladu sa nekim parametrima Srbija jeste na 11. mestu Duing biznis liste Svetske banke i želim samo da razjasnim jednu stvari sa njim i pred svim kolegama ovde, a to je u stvari značaj i važnost Duing biznis liste Svetske banke za investicije i za napredovanje Srbije. Pomenuli ste, kolega Orliću, velike investicije kineskih kompanija i to je jako značajno i jako važno i za Srbiju i za ceo region. Pomenuli ste investiciju u RTB Bor, pomenuli ste investiciju u Smederevo. Ja ću samo da dodam investiciju u železnicu Beograd – Budimpešta, ali ću i da dodam, pošto ja mislim da se nepravedno govori samo o tome da je to železnica i da je to pruga Beograd – Budimpešta. To je Beograd-Budimpešta-Bratislava-Brno, ide do Poljske, do Varšave. To je ono što će obezbediti Srbiji još jednu mogućnost i prodor, definisati je kao centralnu zemlju ovog regiona i prodor na tržišta centralne Evrope i kompletno zapadne Evrope, a samim tim, pošto imamo kineske investitore, Srbija će postati jedan od glavnih mostova, u stvari, Narodne Republike Kine i njenih kompanija ka centralnoj Evropi i zemljama Višegradske grupe i, naravno, zapadnoj Evropi. Ono što isto tako želim da istaknem je da svi ozbiljni investitori, a imamo ih mnogo, lepo ste napomenuli, ogromne investicije i nadam se da ćemo nastaviti sa time, nadam se da ovi koji nemaju nikakvu politiku i koji su ikada imali neku investiciju, imali su je, očigledno, u svoj džep. Onaj naš, kako se predstavlja, kolega, koji je dobio investiciju iz katarske ambasade u Berlinu od 200.000 dolara, donacije od skoro pet miliona dolara. Valjda je čovek neki inovator, možda, vi ste inženjer, kolega Orliću, možda je osmislio neku inovaciju, neku dodatu vrednost, pa je naplatio to, ne znam, niko ne zna odakle te donacije. Imamo realne investicije i očekujemo u Srbiji i Folksvagen i nove kompanije iz SAD, iz Narodne Republike Kine i iz celog sveta. Želim da zaključim sa time da smo takav status dobili isključivo i zahvaljujući međunarodnom dobrom pozicioniranju naše zemlje u proteklih nekoliko godina. To što je Aleksandar Vučić napravio kroz svoje lične kontakte sa Si Đipingom, sa Majk Pensom, sa Angelom Merkel i sa svim svetskim liderima, Benjaminom Netanjahuom, Vladimirom Vladimirovičem Putinom. To nas je dovelo do toga da on prošle godine na proslavi Dana pobede bude uz Netanjahua i Vladimira Vladimiroviča Putina kao jedan od tri lidera koji slave pobedu, veliku pobedu slobodarskih naroda nad fašizmom, pa je i danas i sutra i tokom ovog samita u Kini jedan od lidera koji će otvoriti ovaj prvi panel na tom samitu i na toj velikoj konferenciji, ali i jedan od tri lidera koji će zaključiti taj panel. E, to je danas Srbija, mala zemlja, mali broj stanovnika, relativno siromašna, ali zemlja koja se podiže iz pepela, kao feniks, koja podiže svoju ekonomiju zahvaljujući dobrom liderstvu, zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici i zahvaljujući, konačno, lideru koji je doveo Srbiju na ono mesto koje joj pripada u ovom regionu i celoj Evropi. Danas je Srbija poštovana zemlja. Danas je Srbija zemlja u koju investitori žele da ulažu i zemlja koju poštuju svi u celom svetu. Srbija nije kao ranije problem i zemlja koja je na stolu. Srbija je danas deo svih mogućih rešenja u ovom regionu, posvećena regionalnoj saradnji, posvećena ekonomskom razvoju, ali i zemlja koju danas poštuju svi i vidimo da malo po malo oni koje smo smatrali neprijateljima Srbije, danas menjaju svoje mišljenje, žele da saslušaju Srbiju, žele da saslušaju argumente Republike Srbije. To je zbog toga što mi kao zemlja i naš predsednik imamo jednu veoma značajnu, odnosno dve osobine koje su najvažnije u međunarodnim odnosima. To je obraz i to je pouzdanost. Pouzdani smo partneri, i to su naši strani partneri prepoznali i zbog toga Srbiju očekuje zasigurno svetla budućnost u skladu sa svim parametrima o kojima smo pričali, a i u skladu sa svima onima što planiramo da radimo u narednom periodu.

Pomenuli ste Vuka Jeremića kao čoveka koji je primio raznorazne sumnjive transfere i ne zna se odakle i ne zna se za šta, i to je sve tačno. Znači, samo na jednu stvar reagujem ovom prilikom. Mislim da ste rekli naš kolega. Dakle, apsolutno nikakve mi kolege nismo sa tim čovekom. Zna se ko je njegovo društvo. Njegovo društvo je onaj njegov poslovni partner, belosvetska lopuža Patrik Ho koji trenutno izdržava kaznu u SAD. Jel tako? Vuk Jeremić, da vas podsetim, je te silne milione primio tako da ni on danas kada ga pitate – od koga i za šta, ne ume da vam odgovori ni na jedno ni na drugo pitanje, nego po raznoraznim televizijskim studijima muca. Jednom kaže – to sam primio od kompanije, a nisam od njihovog instituta, pa na drugom mestu kaže – ne, samo od instituta nisam od kompanije. Na trećem kaže – ma, i jedni i drugi su mi dali. Ni sam više ne zna ni od koga, ni zašta ili ne sme da kaže. Ja mislim da će pre biti ovo poslednje, pa onda izmišlja da je član borda direktora, kako je rekao, raznoraznih velikih svetskih kompanija. Posle kad ih pitate jel to istina, oni se ljudi čudom čude, krste se praktično i levom i desnom, kažu – ne, odakle vam to? Dakle, sa takvim čovekom, siguran sam, to je bila greška, jedan lapsus je to bio, mi nikakve kolege nismo. Zna se ko su njegove kolege i njegovo društvo u Srbiji. Oni što sam rekao malopre da verovatno jure muve po parku preko puta. Utvrdio sam u međuvremenu nešto preciznije gde su. Eno su na gradilištu kod Trga Republike i znate šta rade? Verovali ili ne, čuče u nekom kanalu koji su tamo ljudi iskopali i tako protestuju i rešili su da dvanaest sati čuče u tom kanalu, jer će na taj način da zaustave da se nastave radovi koje oni smatraju štetnim i opasnim. Neka čuče do prekosutra, samo neka to rade u nekom kanalu ispred svoje kuće, neka ne blokiraju razvoj grada, neka ne blokiraju razvoj države i, pre svega, neka ne uništavaju, neka poštede i saobraćajne znakove i ograde pored gradilišta, neka ne razbijaju ničiju imovinu, pre svega, ljude druge neka ne diraju i od njih je više nego dovoljno. Ono što je mnogo važnije, i to će biti moja poslednja rečenica, u jednoj stvari ste bili bez greške u pravu. Srbiju danas u svetu doživljavaju drugačije iz jednog razloga što Srbija danas pokazuje da vodi računa o sebi, da vodi računa o svom interesu. Srbija danas pokazuje samopoštovanje. Zbog toga Srbija danas koju predvodi Aleksandar Vučić zaslužuje poštovanje i drugih aktera u svetu. I to da se poredi sa onom krpom kakvom su pravili Srbiju Dragan Đilas, Vuk Jeremić u sasluženju ovih ljotićevaca, fašista i ostalih koji su tamo bili čisto iz interesa ličnog džepa. To da se poredi ne može. To je daleko kao nebo od zemlje, i to narod pre svega dobro vidi. Zbog toga taj Bastać ne može da napabirči koliko hiljadu i po glasova za izbore u Beogradu, a Jeremić, veliki genije svetskog ranga u svojim očima, uspeo je jednu stvar, uspeo je da bude beznačajniji politički čak i od tog i takvog Bastaća. To je njihov nivo, a mi se bavimo ovim stvarima koji su za državu važni. Izvolite. Poštovani potpredsedniče gospodine Arsiću, naravno da ću podržati stav Vlade, a i zakon u celini, i da kažem da mi je drago što su pojedine kolege i koleginice sagledale, hajde da kažem, dubinu modernizacije Srbije koja se sprovodi od 2014. godine. Setite se samo 2014. godine kada su udareni planovi modernizacije Srbije, neki su pravili viceve na račun toga. Nažalost, danas ih nema u ovom visokom domu. Svakako da je važna svaka investicija, bilo da je inostrana, bilo domaća, ali poštovane dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, nešto sam primetio u ovom visokom domu i ovom sazivu Skupštine, a to je da nikada u istoriji parlamentarizma Srbije, Srbija nikada nije imala slabiji jedan deo opozicije okupljene u Savez za Srbiju, kako ih ja nazivam u saziv za drugu pljačku Srbije. Nikada u istoriji Srbije nije se desilo da se veliki deo opozicije, a tj. ovih koji su okupljeni u Savez za Srbiju, zalaže za nerad, odnosno zalažu se protiv izgradnje tvornica, cesta, autoputeva, trgova, bolnica, škola, a evo ih danas zaustavljaju radove na Trgu Republike. U nijednoj osnovnoj školi u najzabitijim našim srpskim krajevima on ne bi bio portir škole, a ne predsednik gradske opštine Beograd. Tako se jedan od lidera Saveza za Srbiju, zvani Zoran Živković, poljoprivrednik u pokušaju, kako reče moj kolega Rističević, zalagao, verovali ili ne, a vi građani vrlo dobro se sećate toga, da se Železara Smederevo zatvori, a radnici puste, poteraju kući. Sećate se emisije jedne? Pogledajte samo kako danas radi ta tvornica. Isto tako, zalagao se da se zatvori i RTB Bor, a vidite šta se radi. Navešću još dvojicu, trojicu iz saveza za drugu pljačku Srbije, pa da vidite kako se u istoriji Srbije nikada nije desilo da se opozicija, deo opozicije bori protiv rada, kao ovi u Savezu za Srbiju. Jedan od njihovih vođa jeste i Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, koji je član međunarodne bande lopova i prevaranata u kojoj su njegova dva najbolja prijatelja, Patrik Ho i šeik Gadio Tidijan, uhapšen, a jedan osuđen na kaznu zatvora.

Citiram: „Neoprani, lažljivi Sergej. To vam je vođa. Uvek je bio podmukli lažov, uvek na isti način na koji me sada uvlači u svoj tabloidni, smrdljivi život. Uvek mi se ulizivao, dobio zlatnu medalju za uvlačenje u dupe. Uvek lagao, uvek smrdeo, uvek se grebao za novac, obrok i piće.

To su vam ovi kojih danas nema ovde, a njih je sramota doći u Skupštinu. Zadnja rečenica, gospodine predsedniče.

Javljam se na osnovu člana 27, ali pre svega zbog javnosti. Mi smo za to da se izlazi striktnog, utvrđenog dnevnog reda. Mi smo za to da se poslanici ne ograničavaju ni u vremenu, ni u temi, ali mi smo za to da bude princip rada i da se to ugradi u Poslovnik, a ne kad nekome odgovara. Vi ste, znate, danas hteli da napravite da narod misli da mi ozbiljno radimo ceo dan, pa umesto da završimo u dva i petnaest, mi koji ozbiljno čekamo da radimo, da govorimo o amandmanima, ovde slušamo pola sata – ja tebi vojvodo, ti meni serdare iz istog kluba. Dakle, jesu dve poslaničke grupe, ali isti klub. To je prosto neprimereno. Može to nekad da bude simpatično itd. Znate, ponavljate iste priče, ne znate više, pa vrtite, samo da znate da treba da pričate sedam minuta i onda pričate, pričate, pričate. Uzmite poneku lepu pesmu, patriotsku, pa recitujte sledeći put, neko od vas, kada budete tako koristili vreme. Nemojte ljudi da se igramo sa Narodnom skupštinom. Ne znam da li vi znate da je Zakon o založnom pravu, izmene i dopune tog zakona su na dnevnom redu. Niti imate amandman na tu temu, niti ste o tome govorili u načelnoj raspravi. Opet, ponavljam, vaše legitimno pravo i mi podržavamo najširu moguću demokratiju u Narodnoj skupštini, ali pokušavamo, samo da vam skrenem pažnju, da u odnosu na eventualno neke ljude koji nas gledaju da ne stvaramo utisak otužnosti, da ljudi zaista vide da je ovo Narodna skupština i da se ovde raspravlja o nekim predlozima koje ovde imamo ispred sebe uz uvažavanje mogućnosti da to bude mnogo šire itd. I, zato vas najlepše molimo, dajte da ovo završimo lepo. Nemojte da nas terate da zato što više ne možemo da podnesemo da se rugate s nama na ovaj način, pa da se lepo spakujemo i da odemo. To ne treba ni vama ni nama. Nemojte to da radite, zaista. Smatram da nisam povredio Poslovnik. Valjda i mi imamo pravo iako pripadamo vladajućoj većini da imamo i nekih ideoloških razlika i bilo kojih drugih i da o tome raspravljamo.

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Nije tu. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. O zakonu o izmenama i dopunama Zakona o založenom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar je u najtešnoj vezi sa Duing biznis listom. Vi ste rekli da je Srbija bila na 157, pa 47 mestu uopšte, a na 11 mestu kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola. Moram da vas upozorim, drage kolege i vas, gospodine ministre, usporite malo, otići ćete u minus. Ovo kako je krenulo, kojom brzinom idete, to baš vrlo brzo ćete biti ispod nule, a onda je to već malo ozbiljniji problem. Nije tačno, kolege, da je Srbija toliko poštovana koliko vi ističete. Ne kažem da određenih pomaka nema i niko kao srpski radikali ne može da se raduje uspehu koji bilo koji pojedinac ili neki državni organ ostvari u Srbiji, kao što smo to mi, a kada vam kažem da nije tačno da je Srbija toliko poštovana, ja moram na jednu činjenicu koja meni ne prija… Setite se samo za Savindan, određen broj paketića koji je bio u pokušaju da se podeli deci koja žive na KiM, a srpskog su porekla. Oteli su im. Oteli su im šiptari i da Srbija uživa neki ugled koji vi mislite, neko bi intervenisao. Nije niko intervenisao. To je jedna istina i mi moramo to da prihvatimo, što ne znači da konkretna individualna, pojedinačna saradnja, kada god imamo mogućnost da sa nekim napravimo, da to ne treba i da radimo. Zbog čega strane kompanije i strani investitori se pojavljuju u Srbiji? Isključivo i samo zbog svog interesa. Nikada ništa u korist Srbije. Kažete – ko bi drugi radio drugačije. Sećate se kada nam je u gostima bila zvanična delegacija Indije, da je predsednik Aleksandar Vučić rekao – otiđite u bilo koju drugu zemlju i ako vam ponude bolje uslove od Srbije, vi se vratite, mi ćemo vam ponuditi još bolje uslove. To je ono što privlači verovatno strane investitore – najbolji i najpovoljniji uslovi. Izvolite.

Da je rekao da nas u svetu ne vole svi, to bih razumeo i takvih ima, još uvek. Ali, da nas poštuju svi ozbiljni, to je tačno i to više nego u protekli 20, pa i 30 godina od raspada SFRJ. Da je tako vidi se i po tome da nijedno ozbiljno političko pitanje koje se dešava na zapadnom Balkanu ne može da se reši bez učešća i doprinosa Republike Srbije. Valjda nas to najviše interesuje. Valjda nas taj region u kome mi živimo najviše interesuje. Kada neko spominje strane kompanije neka mi kaže da li misli možda na „Filips“, „Simens“ ili možda misli na „Hestil“ ili možda misli i na „Gasprom“

To su isto strane kompanije. Ne možete – ovo nam se sviđa, ovo nam se ne sviđa, protiv ovoga ćemo da pričamo, a ove ćemo da hvalimo. Prirodno je da neko hoće da zaradi. To je njegov interes. Naš interes je da zaposlimo naše građane. Naš interes je da naši građani rade, primaju platu, zasnivaju svoje porodice, rađaju decu koja će da ostanu u Srbiji, a oni koji se zalažu samo za jednostranu politiku i samo politiku u jednom smeru možda je jednog dana budu i ostvarili, ali nažalost u Srbiji neće više biti nikoga, nestaćemo kao narod.

Sećate se vi dobro, nego posle nekoliko održanih konferencija za štampu prof. dr Vojislava Šešelja onda se krenulo u drugom pravcu, u drugom smeru i mi nismo protiv saradnje, nego ja vama kažem, i nismo za to da nemaju svoje interese, pa neće niko i niko nas ne voli toliko preterano da bi došao ovde bez svog interesa, ali postoje zemlje koje su prirodni prijatelji Srbije i srpskog naroda i sa njima mi ponajpre treba da uspostavimo saradnju i sigurno nas nikada neće prevariti i sigurno neće gledati samo svoju i isključivo svoju korist, dok neke druge zemlje to rade. Nemojte se mnogo zaklinjati i objašnjavati strahovit uspeh Srbije na ovoj listi, pa sećate se vi bar da je Mlađan Dinkić bio proglašen za najministra finansija u Evropi. Pa, kakve su finansijske posledice bile i za državu Srbiju i za građane Srbije? Sad kad se kaže da smo 11 po izdavanju građevinskih dozvola, da li to možda nije ono na crnom vrhu, pa negde oko 1.000 kvadrata onog objekta nije moglo da dobije dozvolu, a negde oko 40 kvadrata koji pripadaju opštini Raška dobilo dozvolu za izgradnj? O čemu se tu radi? Da li nas je to možda kvalifikovalo sa 157. mesta na 11. mesto kada je u pitanju brzina izdavanja građevinskih dozvola? Hvala kolega Periću. Izvolite. (Vjerica Radeta: Poslovnik.) Možemo mi da polemišemo oko nekih stvari, ali ja jedno sigurno znam, da je predsednik Republike Srbije, tada predsednik Vlade, Aleksandar Vučić doveo predsednika Sija u Smederevo, predsednika Kine i da je „Hestil“ u Srbiju doveo Aleksandar Vučić. Možete da pričate, možete šta god hoćete, ali se računa ono što uradite.

Čujem da se neko sprda ping-pong itd, valjda fabrike u kojima će da rade naši radnici su nekome za podsmeh, meni nisu. Mitu“ u Obrenovac ko je doveo nego Aleksandar Vučić. Da ne pričam o Nišu, da ne pričam o Boru, pa da krenem da nabrajam, neće mi biti dovoljna ta dva minuta, morao bih da pričam otprilike dva sata o svim fabrikama koje su rezultat zalaganja Aleksandra Vučića. Znači, želimo da sarađujemo i sa investitorima koji se nalaze na istoku, ali želimo i da sarađujemo sa investitorima koji se nalaze na zapadu. Šta je tu loše?

Aleksandar Vučić je počeo promene u Srbiji koje više niko ne može da zaustavi, a dobre su za građane Srbije, dobre su za državu Srbiju i mi ćemo te promene da nastavimo. Ko želi da živi u prošlosti, neka živi u prošlosti i neka se bavi prošlim stvarima. Ko gleda u budućnost, na prvom mestu čuva svoj narod.

Dakle, nemamo mi ništa protiv, ne znam što me tako gledate, šta sam ja to sad rekla… (Predsedavajući: Šta god da sad uradim vama ne odgovara. Znate, da nemam nikakvu lošu nameru.) Meni odgovara da se ova sednica normalno vodi i da se normalno odvija i da se ne prigovara SRS da smo mi protiv razvoja, protiv ovog, protiv onog. Pa, ne postoji niko ko voli Srbiju više od nas. Ne kažem da je ne volite koliko i mi, ali ne više od nas i ne dozvoljavamo da se nama neko obraća na način na koji se malopre obraćao kolega Arsić. Boli ga kad mu kažem, a sam je izazvao, da, on je ukrao mandat SRS i on onda Mariniki Tepić priča kako je ona ukrala nečiji mandat. Isto je to, samo u različita vremena, ali nije to tema. Tema je nešto drugo. Tema je moje javljanje, a niste mi dozvolili da repliciram malopre gospodinu Arsiću kad je govorio kako Srbiju svi u svetu poštuju. Nažalost, to nije tačno. Kamo sreće da jeste. Srbiju poštuju oni gde je predsednik države danas. Poštujemo. Poštuje nas Kina, poštuje nas Ruska Federacija, poštuju nas države koje nam pomažu da sačuvamo naš teritorijalni integritet i suverenitet. Kako može neko reći da nas poštuje neka država čiji predsednik zove našeg predsednika i kaže – možemo da pričamo o EU ako predaš Kosovo? Pričamo o državi. To je poštovanje, što je neko došao kod nekoga? Ne, to nije poštovanje, to je gaženje dostojanstva države i to ne rade prijatelji, drage moje kolege. To što nas poštuju i što se ovde Arsić ishvali, pa evo, svaki put na konferenciji, predsednik republike kaže – mi smo jadni, mali, nas gaze, mi ništa ne možemo, očekujemo da na Kosovu ne dobijemo ništa. To su njegove reči. Jel ovo odraz poštovanja? Ne kažemo da ne postoji trud, ne kažemo da se ne radi nešto sa belim svetom itd. mi samo kažemo da se treba konačno Srbija opredeliti, da, za jednu stolicu. Za stolicu evro-azijskih integracija, za stolicu sa Rusijom, Kinom i ostalim prijateljskim državama. To je jedini način da sačuvamo celovitu republiku Srbiju. Kanite se ljudi, više niko živi ne veruje u tu priču. Dakle, svi to vide i čuju i to predsednik države izađe i kaže, a Arsić sada kaže da nije tako. Nemojte ljudi, dajte da uozbiljimo ovu raspravu. Mi smo ozbiljni ljudi. Ovo je ozbiljna ustanova, ovo je Narodna Skupština. Možemo mi da se prepucavamo koliko god hoćemo, i to je deo parlamentarizma i to je uredu, i da se na neki način kaže uvredljiva reč i tako, nemamo ništa protiv toga, ali ne sme se govoriti nešto kada je u pitanju država i tvrditi da je nešto onako kako nije. Dakle, državi Srbiji, srpskom narodu ne može biti prijatelj nijedna država koja traži da se odreknemo KiM, 13% teritorije svoje države, ne postoji u istoriji, ne postoji na zemaljskoj kugli da se neko toga odrekao dobrovoljno.

Može? (Vjerica Radeta: Ajde.) Znači, poštovanje Republike Srbije, pa neko još kaže da kažu predsedniku Aleksandru Vučiću kako mora da prizna Kosovo kao državu, pa ćemo onda ući u EU. Evo ja vam sada kažem, sa Aleksandrom Vučićem niko tako ne razgovara, niti mu pada na pamet, niti pokušava, niti može. Nekima su možda mogli pre Aleksandra Vučića, pre 2012. godine. Nekima su mogli, sada ne mogu. Dalje, možemo o tome da pričamo ko nam je prijatelje, nemam ništa protiv, ali unapred neke praviti neprijateljima, mislim da nije mnogo pametno. Valjda se politika vodi glavom, ne srcem.

Da završim, zamislite kako bi bilo to da je bivši režim još samo jednu godinu vršio vlast u Republici Srbiji, još samo jednu godinu. Evo, ja vam kažem, ne bi više postojali. To su te teške odluke kada morate neki put negde da presečete. Zamislite da smo sa njima imali 2014. godinu, pa podavili bi se. Sada neko hoće da mi prebaci što sam doneo odluku da tu oligarhiju skinemo sa vlasti, to mi prebacuju, što sam poštovao naređenje bivšeg predsednika stranke da dosmanlije žute skinem sa vlasti.

Ako hoćete po svemu i po bilo kakvom znanju i opštem obrazovanju i po praćenju aktuelnih trenutaka, praćenje svega i u zemlji i u svetu, nemojte sebi da dajete na značaju nešto što vi niste, vi lično. Što se tiče toga da niste upućeni u ono što govori predsednik vaše stranke i predsednik države, ja stvarno moram da vas podsetim na to. Najpre, ne treba uopšte sada toliko danas da se kočoperite, jer Vučić nije u državi, pa će on da čuje da je tamo Arsić pričao u Skupštini, pa je on govorio o nacionalnoj politici, o uspesima Vučića. Prvo, niti on to verovatno ne traži od vas, a drugo nemojte da obmanjujete javnost. Predsednik države, predsednik vaše stranke Aleksandar Vučić je rekao, ako hoćemo mi da govorimo ozbiljno, kao ozbiljni ljudi, političari, da ne očekuje ništa dobro od predstojećeg sastanka u Berlinu. Čak naprotiv, rekao je i to su preneli 16. aprila, čuo je i gospodin ministar, on je valjda odgovoran čovek, nije neko ko je u euforiji tu sada i da troši vreme i da bude u nekom prajm tajmu na televiziji, priča sve i svašta. Dakle, lepo je rekao, verovatno je sa time upoznao i članove Vlade ako se sa njima susreće, da će to biti veoma težak susret, susret sa Angelom Merkel i sa Emanuelom Makronom, upravo iz činjenice što je prošle godine izašao sa idejom, i mi smo rekli da mi kao SRS imamo kao prioritet očuvanje KiM i državnu strategiju i rešavanje tog pitanja, da nema nikakve šanse sve što im je na bilo koji način ponuđeno da sednu za pregovarački sto, oni su to odbili. Ako jeste, onda će Vučić da vam objasni kad vas vidi ono tet atet, da oni to rade eto tako, šiptarski teroristi koji sada glume neku državu zato što su oni toliko silni i jaki. Jel vi mislite da oni to ne bi za pet minuta ukinuli da im neko dojavi da to urade? Primera radi neko iz Stejtdepartmenta ili neki evropski zvaničnik, izričito im kaže – e, slušajte nemojte više da se igrate sa time, ukinite te takse.

Da, postao je predsednik zahvaljujući dobrim delom glasovima Srba u onim delovima Amerike gde živi puno Srba, jer ih je predsednik Vojislav Šešelj u jednom javljanju u nekoj televizijskoj emisiji, skajpova, neki klubovi, itd, pozvao da glasaju. Da, to je istina. I hvala bogu da je tako. Mi se i dalje nadamo, videćemo šta će se dešavati u toj dubokoj državi itd, ali ne može niko da kaže da nemamo relaksiraniji odnos sa SAD kada je Tramp na vlasti, nego da je, ne daj bože, ona karakondžula Klintonova, kojoj je, sad se nećete smejati, Vučić dao dva miliona dolara u fondaciju za kampanju. Nemojte da nas izazivate da pričamo nešto što ne želite da slušate, a što ni mi baš nismo nešto specijalno radi da vam govorimo, ali, ako nas čačnete, tu smo. Hvala. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite, koleginice Jovanović. Da se vratimo, gospodine Marinkoviću, na založno pravo i na ovaj amandman koji smo podneli. Vlada Republike Srbije predlaže ovom izmenom zakona da se postojeći član 32. i naslov iznad člana 32. brišu. Mi smatramo da to nije dobro. Evo o čemu se radi. Taj naslov govori o teretu dokazivanja i o načinu kako će poverilac koji tvrdi da mu je stvar bila predata u državinu pre nego što je izvršen upis u registar zaloge i u korist drugog poverioca, dužan je dokazati da je do predaje u državinu došlo pre upisa u registar zaloge. Vi sada to brišete i kažete da pravo prvenstva ima po danu, vremenu i času upis zaloge u registar zaloge. Mi smatramo da ste vi tu mnogo pogrešili i da će to da dovede do velikih problema, iz prostih razloga što pre upisa u registar zaloge, to mi je malo pre dodatno objašnjavala i koleginica Radeta, iskazuje to stvarno pravo kada je pravo zaloge u pitanju, jer ono mora da se gleda po momentu kada je to nastalo. Jer, poverilac može da pravo zaloge upiše i ugovorom o zalozi, a taj ugovor može da nastane mnogo pre ili je nastao mnogo ranije nego što je uopšte osnovan ovaj registar. Postavlja se pitanje - a što biste vi ovo menjali? Jer, ako taj neko ima mogućnost da u teretu dokazivanja zaista dokaže da je on ostvario pravo na zalogu pre nego što je ona upisana u registar, onda se postavlja pitanje zašto vi to hoćete njemu pravo da uzmete, ako on to može da dokaže? Da li vi to spremate da se negde vrši nekakva otimačina nečega? Znate, nisam sklona da to poverujem, ali svaki će advokat, evo, pogledala sam i na raznim forumima mišljenja advokata o ovom pitanju - ovo nije dobro rešenje. Smatramo, ali tu sada nije ministar pravde već ministar Đorđević, videćete da će u praksi da se pokaže da to nije dobro, naročito zbog ovih ugovora o zalozi koji moraju, sami po sebi, da imaju pravo prvenstva. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović. Vlada i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, kolega Periću. Još jednom u toku današnjeg dana da ponovim, ako se ne računa Ustav, zakon je najviši pravni akt u sistemu jedne države. Njegovom predlaganju treba pristupiti veoma oprezno, obazrivo, studiozno i pokušati sagledati stvari koje se neće morati promeniti, neće morati, podvlačim još jednom, bar za neko relativno kraće vreme, a ne ovako dva, tri puta godišnje. Nije slučaj to sa ovim zakonom, ali mnogi zakoni jesu. Jer da ozbiljno pristupate predlozima ovih zakona, mi ne bi imali situaciju da slobodni poslanici u ovom sazivu Narodne skupštine po broju ugroze parlamentarnu stranku koja je druga po snazi, to je SRS posle SNS, a prva kao opoziciona stranka. Mi danas imamo grupu slobodnih narodnih poslanika koji imaju samo jedan mandat manje nego SRS. Sada malo da kažem vezano za ovo založno pravo nad pokretnim stvarima. Još je poznato kao tzv. ručna zaloga, za razliku od hipoteke koja se pojavljuje kod nepokretnosti. To nije nešto što u praksi ima neki veliki značaj. Dešava se, naravno, i ono se ulaže tamo da bi se obezbedilo neko potraživanje i to je strogo formalan pravni posao, jer za njegovo postojanje je potreban pisani ugovor. Ne može drugačije, ne može usmeno ili dogovorno. Rekli ste šta je suština i osnov donošenja. Ima nešto što je između vas i onog bivšeg režima, kako vi kažete, zajedničko, ima više stvari naravno, kad je neko na vlasti mora i neki kontinuitet da sprovodi, jeste onaj put ka EU. Jeste? Pa, ne bi se za njega ni znalo da nije, eto, danas nešto tu se pojavio. Ne znam da li je opravdano ili neopravdano, to sad nije ni važno. On je rekao, govorio je to i tada Aleksandar Vučić, tad kao opozicioni političar, da isto to, put ka EU će i SNS, ne znam da li je Arsić bio tad u toj stranci, čini mi se da nije, nisam siguran, da će isto to sprovoditi, samo većom brzinom. Evo, vratio se Arsić. Dopalo mi se ono kad ste rekli, kolega Arsiću, skinuli ste dosmanlije. Oni su vam pomogli da se napravi ta stranka, to zna i kolega Martinović, bio je kada je predsednik onog Administrativnog odbora bio Nenad Konstantinović, u kom pravcu je to sve išlo. Pošto smo mi političari, a nismo glumci, kolega Arsiću, ako vi saznate i ako uspete da ove iz EU dovedete na tanak led, javite nam, probićemo taj led ne bi li upali, tu ćete imati našu punu podršku, u drugom slučaju ne može, ne možemo se do te mere folirati i izigravati prijatelje nekom ko ne želi da nas prihvati za prijatelja. Tu je samo puk interes, i kompanije te koje dolaze. Tu je smo puki njihov interes, ne sporimo mi to njima. Hvala, kolega Periću. Pravo na repliku dr Vladimir Orlić. Izvolite.

Slušajte rečenicu – Mi želimo da budemo ravnopravan partner u EU sa Kosovom i Metohijom u sastavu Srbije. Ravnopravan partner u EU. E sad, nagradno pitanje – čija je to rečenica? Kad je ta rečenica izgovorena ili napisana? Ako se neko zaboravio, to je rečenica Vojislava Šešelja iz 2008. godine, iz njegovog pisma koje je poslato baš u vreme kada je došlo do razdvajanja nekada zajedničke stranke. Na sednici Centrale otadžbinske uprave, ako se ne varam, na kojoj su neki želeli da politički sude Tomislavu Nikoliću, Aleksandru Vučiću i ostalima ta je rečenica u tom pismu pročitana i tako glasi. Toj rečenici su aplaudirali oni koji danas, izgleda, žele da zamere Srbiji što se nalazi na putu u EU. Da budemo malo iskreniji jedni prema drugima i da se malo bolje sećamo šta je bilo i kako je bilo. To pitanje EU ili evropskih standarda važno je zbog još jednog detalja sa ove sednice. Pomenuto je u jednom momentu da zvanična statistika koju vodi Republika Srbija nije tačna, odnosno osporena je uz napomenu – a, mi ćemo reći jednog dana šta su pravi rezultati i kako glase pravi brojevi i kada je reč o ukupnom broju zaposlenih u Srbiji i kada je reč o nezaposlenosti, kako je iznosila nekada, kako iznosi danas. Oni koji to kažu treba da znaju da je otvaranjem pregovaračkog Poglavlja sa tom EU koje se odnosi na statistiku država Srbija dobila potvrdu da je naša statistika na istom onom nivou standarda na kojem se nalazi zvanična državna statistika danas država članica EU. Pa, koliko ako neko smatra da laže neka nemačka ili neka francuska ili bilo koja država koja pripada tama, e taman toliko odstupa i Srbija. Složićete se, reč je o ozbiljnim zemljama, reč je o ozbiljnim stvarima i reč je o nepobitnom dokazu da onaj ko to hoće da ospori, bojim se, nije očigledno bio dovoljno zainteresovan za temu ili je možda zaboravio neke stvari koje se tiču i njegovih ličnih stavova. Nije ta 2008. godina bila tako davno, a još je skorije bila i potvrda koju smo mi čuli iz usta samog Vojislava Šešelja u ovom sazivu ovde. Jeste, ja sam to tada rekao i obrazloženja tada rekao. Mislim da je sada nešto, bar nama trenutno prisutnima na ovoj raspravi, za nijansu jasnije. Po Poslovniku želite? Vjerica Radeta po Poslovniku. Po Poslovniku na osnovu člana 27. Opet ponavljam, može ovde da se priča šta god ko hoće, ali ne znam zašto poslanici vladajuće koalicije, poneki poslanici, žele po svaku cenu da se danas raspravlja o nečemu što nisam sigurna da baš njima odgovara. Nemamo mi ništa protiv, možemo mi da pričamo i o 2008. godini i o periodu kada su naprednjake pravili Boris Tadić i Miki Rakić, i o vremenu kada su naprednjaci krali mandate SRS, sve mi to možemo da pričamo, ali ne vidimo koja je svrha da se danas o tome govori. Ako želite tu raspravu, sa svim detaljima, i o tome šta je ko rekao na toj Centralnoj otadžbinskoj upravi koja je ovde pominjana i o tome da je taj Tomislav Nikolić na toj Centralnoj otadžbinskoj upravi rekao – što me napadate da sam uzeo neke pare, meni pare ne trebaju, ja sam parama obezbedio i svoje praunuke. Evo Arsića, bio je prisutan. Da li hoćete na to da se vraćamo? Mi nemamo čega da se stidimo iz tog vremena. Mi nemao. Mi smo dosledni u svojoj politici, možda mi vama nismo dobri, možda narodu nismo dobri, ali mi smo ponosni na doslednost u svojoj politici. Mi smo ponosni na činjenicu da sledimo ideologiju srpskog nacionalizma i mi to menjati nikada nećemo. Mi ćemo se svim svojim silama zalagati da Srbija nikada ne uđe u EU. I, mi ćemo se svim svojim silama zalagati da Srbija uđe u Evroazijske integracije, da nam Rusija bude sila zaštitnica, da ostvarimo kontakte najbliže moguće, sveobuhvatne sa Rusijom, Kinom i ostalim prijateljskim zemljama. To je jedini način da Srbija opstane u ekonomskom, političkom, kulturno, socijalnom, kojem god hoćete smislu. Žao mi je što su neki to menjali, ja mislim da je i Vladimir Orlić 9. avgusta 2008. godine mislio ovo što ja sada kažem.